Na veřejnost pronikají informace o tom, že jednotlivé zpravodajské služby nejsou koordinovány, nespolupracují spolu, dokonce proti sobě vedou nějakou válku. Já nevím, jestli je to pravda. Ale vím jednu věc. Podle zákona o zpravodajských službách § 7 je za koordinaci těchto služeb za koordinaci odpovědna vláda.

Jeli vláda odpovědná za koordinaci těchto zpravodajských služeb, tak je za to odpovědný samozřejmě především on. My jsme vám tady, pane premiére, chtěli vytvořit příležitost, abyste na neveřejném jednání mohl vysvětlit poslankyním a poslancům, co v těch médiích je pravda, co není pravda, jakou vyvodíte politickou odpovědnost z toho, že selhávají zcela evidentně členové vaší vlády, že ohrožují bezpečnost občanů. Tak si tady nestěžujte na nějaké předcházející vlády, nestěžujte si tady na nějaké mediální informace, ale dělejte, co máte dělat.

To je naprosto nepřijatelné. A ten ministr, který to udělal, který takový signál dal, musí odejít, protože ve vládě nemá co dělat. Pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Laudát, dále ještě pan předseda Kováčik a pan ministr kultury. Hezké odpoledne. Já většinou příliš silná slova nepoužívám, ale dneska je použiji.

A prioritou např. sociální demokracie pro tento týden je provést druhým čtením povinný poslední ročník mateřské školy. Srovnejte váhu těch problémů. Pan premiér Sobotka si bohužel dneska spletl židle.